Pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Martin Stropnický z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jenom, abych krátce jako předseda poslanecké frakce se obrátil na vedení naší Poslanecké sněmovny s následující připomínkou nebo žádostí. Při včerejších interpelacích, při mé interpelaci na ministra financí týkající se jeho konfliktu zájmů jako ministra financí a vlastníka vydavatelství MAFRA, jsem se místo věcné odpovědi dočkal urážek a nadávek, které přesáhly i tak vysokou úroveň, která je v naší Poslanecké sněmovně. Já jsem dalek toho, abych se tím cítil osobně dotčen. Ty výroky nevypovídají nic o mně, ale o úrovní jejich autora. Nicméně dovoluji si obrátit se na vedení Poslanecké sněmovny, aby zvážilo, co všechno je ochotno tolerovat členům vlády při odpovědích na interpelace. Ten bod se stále ještě jmenuje Odpovědi členů vlády na interpelace, nejmenuje se Nadávky členů vlády poslancům. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jako člen vedení Poslanecké sněmovny sděluji panu poslanci Kalouskovi, že se tím budeme zabývat.

Informace k pozměňujícím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 176, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný, konstatuji, že tento návrh byl schválen.